To nebude ještě tak rychlé, protože o slovo se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

A24 zvlášť. A31 až A32 dohromady. A33 zvlášť. A34 zvlášť. A35 zvlášť. A37 samostatně.

Náš klub chce některé z těch věcí podpořit, ale některé ne.

Pro nás, kteří nejsme členy školského výboru, je prostě složité v jednom balíku hlasovat o různých věcech. Jak souvisí počet hospitací se zrušením povinného souhlasu s asistentem pedagoga? Tam, kde je to možné a kde jsme našli logickou souvislost, jsem samozřejmě navrhl ponechání společného hlasování, například A3 a A4 a podobně. Děkuji. To je protinávrh k proceduře. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat nejprve o protinávrhu, jak jej navrhl pan předseda Stanjura. Zahajuji hlasování o protinávrhu pana předsedy Stanjury. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, jak jej přednesla paní zpravodajka a doporučil garanční výbor. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.